Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš pracovní důvody, Marie Benešová pracovní důvody, Richard Brabec dopolední jednání pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů.

Dále bychom se případně věnovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu zákony druhé čtení.

Omlouvá se pan poslanec Lukáš Kolářík z dnešního jednání ze zdravotních důvodů, omlouvá se dnes od deváté do jedné hodiny ze zdravotních důvodů pan poslanec Martin Kolovratník. Nyní tedy je čas na případné vystoupení poslanců k pořadu schůze. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikdo se nehlásí. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu.